Náklady na provoz parku se pohybovaly od 320 milionů korun do 900 milionů korun ročně při výtěžnosti cca 150 až 200 milionů korun ročně. Čili roční ztráta dosahovala nejméně 200 milionů korun z hospodaření parku a také dosahovala oněch 700 milionů korun, čili náklady státu činily cca 1 miliardu v tom nejhorším období.

Budete zděšeni.

Kdopak to asi zařídil? Ministerstvo životního prostředí za vlády Martina Bursíka. A my nejsme schopni jako zákonodárci, jako orgán, který je tím, kdo dává nebo nedává důvěru vládě, ale ten, kdo je povinen ji kontrolovat, něco takového udělat.

Nechci tady zasahovat do pravomoci výboru pro životní prostředí, nechci zasahovat do toho, co má udělat například kontrolní výbor nebo jiný výbor této Sněmovny, případně rozpočtový nebo výbor zemědělský, ale v každém případě je potřeba se nad tím zamyslet.

Bylo by to vystoupení velmi dlouhé a nemám zájem to prezentovat před plénem Poslanecké sněmovny a budu to kdykoliv prezentovat při projednávání jakéhokoliv návrhu o Národním parku Šumava v kterémkoliv výboru Poslanecké sněmovny. Říkám to proto, že není možné se smiřovat s tím, že bude jakýsi obecný zákon nebo obecná ustanovení v zákoně 114, tedy v zákoně o ochraně přírody a krajiny, která budou říkat, co je předmětem ochrany v národních parcích. Věřte mi nebo ne, i žák základní školy nebo student střední školy ví moc dobře, že předmětem ochrany v Národním parku Šumava je něco úplně jiného, než je předmětem ochrany v národním parku například v Labských pískovcích. Prosím, uvažujte o tom, že to je největší chráněná plocha ne v České republice, ale ve střední Evropě, neli v Evropě celé.

V tomto ohledu tedy, upřímně řečeno, nebudu komentovat obsah toho návrhu zákona a budu hlasovat v každém případě, aby zákon prošel do druhého čtení, aby se tím výbory Poslanecké sněmovny zabývaly, protože vždycky když to odmítneme, dojde k další katastrofě v Národním parku Šumava. Pro Českou republiku. A věřte mi nebo ne, za chvilku budeme jednat o státním rozpočtu ve druhém čtení a budeme se tady hádat o miliony, možná desítky milionů, někteří o stovky milionů, přitom ročně o ty stovky milionů na tom, že není zákon o Národním parku Šumava, klidně proděláváme, protože není jasné vymezení, jaký je poměr mezi tím lesnickým hospodařením, chceteli lesním hospodářským plánem, abych se vyjadřoval přesně podle zákona, a plánem péče. A ten rozdíl, věřte mi nebo ne, jde na vrub nikoliv ministrovi životního prostředí.

Ale jde o to, abychom tomu my zabránili a skutečně vyhověli Listině základních práv a svobod, článku 4 odst. 1, abychom na Národní park Šumava připravili zákon, který bude kompromisem většiny Poslanecké sněmovny, nebude to ani návrh senátní, a senátoři s tím ani nepočítají, protože vědí, že tady dojde k debatě, která má jiný rozměr, než probíhala v Senátu, a bude mít i jiný rozměr, než byla petice, kterou tady myslím zmínil jak zpravodaj, tak i pan kolega František Laudát.

Protože nejde o to nemít zákon.

To je vynikající nápad! Mimo jiné, až nám někdo naúčtuje škody například přeshraniční, protože ten brouk opravdu, tomu je to jedno, jestli lítá do Rakouska, do Německa nebo lítá jenom v Čechách, ten opravdu ty hranice nezná, a v tomto ohledu riskujeme, že neustojíme ani odpovědnost vůči vlastním občanům, natož vůči našim sousedům. Prosím tedy, abyste zvážili své argumenty, někdy možná velmi malicherné, k tomu, jestli máme, nebo nemáme přijímat zákony, jestli ten zákon je dobrý, nebo špatný.

Teď nejde o můj závazek vůči mým voličům. Jde o to, abychom toho byli schopni my jako zákonodárný sbor. Děkuji vám. Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. Nyní s přednostním právem pan ministr životního prostředí.

Pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, když jsem nastupoval před necelými devíti měsíci do své funkce, tak mě můj předchůdce Tomáš Podivínský, dneska tady není, myslím, a další lidé varovali a říkali, také tě mimo jiné čeká problém Šumavy. A pak jsem to postupně pochopil. Na tom začátku jsem udělal chybu, že jsem tam nejezdil tolik, jak jsem tam jezdit měl. Měl jsem jiné starosti, ale pak jsem si ten čas udělal.

Je to linie konfliktů mezi velkou většinou obcí, a to je potřeba říct, a kolegové, myslím, že nahoře také jsou i z obcí kolem Šumavy, tak vědí, že se velmi často s nimi bavím.